Proč to říkám? Protože zároveň druhým dechem musím říct, že pozměňovací návrh od komunistické strany o redukci rozpočtu Ministerstva obrany o 10 miliard korun je pro sociální demokraty absolutně nepřijatelný a pro tento pozměňovací návrh sociální demokracie nebude hlasovat.

To považuji za pokrytectví. A vyměnit tento pozměňovací návrh za hlasy pro rozpočet považuji za špinavý kšeft. Sociální demokracie se na tom podílet nebude. Pro rozpočet s deficitem 320 miliard korun, tak jak vláda České republiky schválila a poslala do Poslanecké sněmovny, sociální demokraté hlasovat budou, tak jak již jsme avizovali dopředu. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane premiére, máte slovo.

A to nejdůležitější, co vlastně řeším včera, ráno, dnes, je očkování.

Pojišťovny připravují výběrové řízení na distribuci.

A na tom pracujeme. Už jsme dávno měli přesvědčovat naše spoluobčany, že to řešení té šílené situace, kterou všichni tento rok prožíváme, je očkování.

Bohužel zemřelo strašně moc lidí. A my zkrátka tuto operaci musíme zvládnout.

Co se týče rozpočtu.

Ano, my v této chvíli nemáme podporu rozpočtu. No protože jsme menšinová vláda.